Prosím pana premiéra o odpověď.

Skandál.

Také kromě těchto našich sousedů oslovíme největší destinace pro naše občany, to znamená Chorvatsko, Řecko o tom jsem už včera mluvil s premiérem a Bulharsko.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ptám se z toho důvodu, že aplikace, která má být obdobou vakcinačního pasu, je téměř hotová, jak plyne z vyjádření ministra zdravotnictví.